Děkuji. Připraví se pan poslanec Adamec. Děkuji.

Já si myslím, že to je hrubý omyl. Čas váháním ztrácíme.

Podle všech předpokladů příprava a výstavba nových bloků bude trvat cca dvacet let, a to bez nějaké časové rezervy. Pokud se bude váhat příliš dlouho, pak po roce 2045 domácí výroba elektrické energie nebude dosahovat potřeb domácností a národního hospodářství.

Takže já se chci, pane premiére, zeptat. Na co, a proč čekáte. Kdy rozhodnete. A hlavně, jaký máte alternativní plán pro případ, že se to nestihne. Děkuji za odpověď. A prosím pana premiéra o odpověď.

Ano, tak diskutujeme. Je to jedna z možností.

Minulý týden rozhodli, že prodlouží životnost. A asi se tak stane i ve většině francouzského jádra. Takže my samozřejmě diskutujeme.

Finsko problém.

Takže... To postavili, nejsou schopni operovat.

Čtyři reaktory. Ty fungují.

A já bych chtěl jenom říct, že Česká republika je energeticky nejbezpečnější země Evropy. A Evropa Německo se vydalo jinou cestou.

Argumentuje, že kde všude ČEZ investoval v zahraničí, kde všude jsou problémy, jaká je návratnost. Ano, máme tam nového náměstka.

A my samozřejmě budeme pokračovat v těchto rozhovorech. A já nemůžu za to, že jste něco četl nebo někdo něco vytrhl z kontextu. Pane premiére, já jsem nijak nepolemizoval s nutností prodloužit stávající bloky v Dukovanech. Protože já souhlasím s vámi, že dnešní energetická nezávislost České republiky je nejmenší v Evropě, jedna z nejmenších v Evropě. To znamená, máme jednu z největších energetických bezpečností dnes.

Jaký je alternativní plán?

My máme jako akcionář právo se zúčastnit valné hromady. Máme zástupce v dozorčí radě. Takže to není jako alternativa.

Tam je potenciál. No a v rámci tohoto mixu, kde my jsme si řekli, že chceme navyšovat. Francouzi mají 75, ti chtějí zase dolů. Takže my určitě k nějakému závěru dospějeme.

Takže ta debata pokračuje a já samozřejmě i sám budu jednat s velkými firmami o tom, jakým způsobem ony vidí... Znovu opakuji, není v Evropě... Žádný jiný nebyl postaven.